Dám tedy hlasovat, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj učiníme výborem garančním. Mám zde žádost o odhlášení.

Zahajuji tedy hlasování o určení garančního výboru a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 231, přítomných poslankyň a poslanců je 125, pro návrh 113, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Byl připraven, jak už zde uvedla paní ministryně, pozměňovací návrh, který upřesňuje po vzájemné dohodě vztah a povinnosti cestovních kanceláří a pojišťoven a dohled ministerstva. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj nově projednal tento sněmovní tisk 10. června a přijal usnesení číslo 119, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 276 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje místopředsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Protože paní ministryně už víceméně odůvodnila ten komplexní pozměňovací návrh a já bych se už jenom opakovala, tak bych možná jenom doplnila, protože nebyla zmíněna ta činnost horské služby, která nebyla konfliktním tématem, že pozměňovací návrh, který je součástí usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v systému je pod číslem 276/3, obsahuje ještě změnu v kapitole Horská služba, kde se nově vkládá § 11d, který upravuje poskytování prostředků státního rozpočtu na zajištění základních činností horské služby. Ostatní vše už bylo řečeno paní ministryní.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

V ní mám jeho přihlášku, ale ještě před přednostními právy kolegy Stanjury a zpravodaje Michala Kučery faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.

Speciálně v cestovním ruchu, kde se plánuje rozhodně na delší dobu než jen jednoho období, už tady říkat: já přinesu další zákon a ten zákon bude jiný a bude reagovat zase na jiné věci. Jinak jsem tedy úplně zděšený z toho, nevím, co máte s pojišťovnami, proč jim jdete takhle na ruku, ale takhle nerovné podmínky na trhu vytvářet tím, že pojišťovnám dám téměř, řeknu, pravomoc všem cestovním kancelářím se dívat na účet, to tedy nevím, kde jste tohle v pravicovém, říkáte, hnutí ANO vůbec jak jste na to přišli? Děkuji. Sice jsem pochyboval o tom, že může být před zahájením rozpravy faktická poznámka k rozpravě, ale pan kolega Bendl skutečně reagoval na zprávu paní ministryně. Přednostní právo nejdříve pana kolegy Stanjury, předsedy klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

To úplně je zbytečný paragraf. Ale o tom rozhodneme ve třetím čtení. Paní ministryně tady poměrně dlouho hovořila v úvodním slově, ale zapomněla říct jednu podstatnou věc. Pokud ten zákon projde tak, jak ona navrhuje, tak nikdo nepojistí klienty českých cestovních kanceláří.

Já tomu vůbec nerozumím. Jaká ochrana spotřebitele, když žádná cestovka nebude mít pojištění? Jaké bude řešení? No cestovní kanceláře nebudou podnikat v České republice. A přestože předtím jsme tolikrát slyšeli, s kým vším paní ministryně o tom jednala, tak o tom mlčí a já tomu vůbec nerozumím.

Protože ta novela nepřímo novelizuje i další zákony, a to zákon o pojišťovnictví, já myslím, že i úpadkový zákon, a jsou to věci, které patří do gesce Ministerstva financí, a ne Ministerstva pro místní rozvoj.